To znamená, jedná se již o vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace.

A jak je vidět, tak ty akruální údaje umožní podat celkový obraz o výsledku hospodaření v tom roce nezkreslený o ekonomické dopady a zátěže působící na jiné období. Při porovnání údajů o plnění státního rozpočtu v rámci tedy toho peněžního principu s údaji o výsledku hospodaření, ty akruální principy, pak dochází k rozdílným výsledkům, a tím pádem i k různé interpretaci skutečného stavu veřejných financí.

Ty bych rád potom převedl na úroveň výboru a na základě této diskuze by měly vniknout případné návrhy změn, které by měly vést k lepší vypovídací hodnotě nejenom tedy těch státních závěrečných účtů. V rámci té podrobné rozpravy tedy načtu ten návrh usnesení, že Poslanecká sněmovna žádá Ministerstvo financí, aby ve spolupráci s kontrolním výborem Poslanecké sněmovny a Nejvyšším kontrolním úřadem připravilo změny příslušných právních předpisů, které povedou k využívání akruálních údajů v závěrečných účtech při přípravě rozpočtu a střednědobého výhledu tak, aby byla dodržena zásada pravdivosti a reálnosti navrhovaných státních rozpočtů. Já vám také děkuji. Pan předseda Faltýnek s přednostním právem. Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já budu velmi stručný.

Já to tady nechci v tuto chvíli rozebírat.

Děkuji. A nyní tedy s přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedo, jenom stručně.

Abych přiblížil, co to je. Negativní fiskální úsilí je rozpočtová politika vlády, kdy vláda vědomě zhoršuje strukturální saldo veřejných rozpočtů a vědomě zhoršuje bilanci veřejných rozpočtů.

To je pravda.